A já myslím, například na Slovensku na to mají nějaký systém. Takže to také chceme řešit. Chceme samozřejmě narovnat vztah mezi samosprávními celky a státním rozpočtem. Dneska kraje chtějí další zdroje z centra a my říkáme ano, kraje, vy jste dostaly 23 miliard za poslední období navíc.

A chceme to řešit. Teď vznikla zase nějaká dezinformace ohledně řidičů. Samozřejmě chceme, aby řidiči měli vysoké platy. A bylo tam to opatření vlády. Cíl byl, chybělo šest tisíc řidičů, ale stále chybí šest tisíc řidičů.

Vláda, kraje, samospráva. A musíme spolupracovat. Jde o to, abychom spolupracovali korektně, aby to bylo konstruktivní.

Takže já myslím, že to bude fungovat. My potřebujeme reformu sociální péče a regulaci trhu práce. Máme 200 tisíc volných pracovních míst. Ale někteří lidé jednoduše asi nechtějí pracovat a mají dávky.

A počet lidí, kteří brali sociální dávky, dramaticky klesl. Samozřejmě je i otázka zneužívání peněz na sociální bydlení. Takže my potřebujeme stanovit pravidla pro financování školství a konečně začít s posílením technického školství.

Proč to není pod ministerstvy? Asi ten ministr, ten resort by měl mít větší motivaci, když tam chodí firmy a říkají: nemáme lidi, nemáme tyto profese. Začali jsme o tom debatovat. Samozřejmě je to otázka, jakým směrem, a samozřejmě i v rámci Sněmovny jestli bude vůbec chuť o tom debatovat. My potřebujeme jasná pravidla pro financování zdravotnictví, rozvíjení kapacit. Každý musí mít doktora a nemůže čekat na ošetření týdny nebo měsíce. Já jako ministr financí jsem chtěl takovou triviální věc, aby nám bývalý ministr zdravotnictví řekl, jak přístrojová komise vlastně nakupuje ty magnetické rezonance. A ani to jsme nedostali.

Chceme konečně udělat nějakou státní politiku ve sportu a vlastně podpořit masový sport. A samozřejmě vrcholový sport.

Takže to je ten další okruh. To znamená, chceme zvyšovat výdaje na obranu.

Potřebujeme, aby rezorty vnitra a obrany více spolupracovaly. V minulosti to nebyl skutečně příklad velké spolupráce. Priorita je zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti ve výrobě elektrické energie. Já si myslím, že všude na světě, každý stát se musí postarat o lidi, nejenom o bezpečnost, ale také aby měli perspektivně co jíst, i když se vám to může zdát dneska absurdní. Ale my musíme přece uvažovat z dlouhodobého hlediska, na desítky let, ne jenom na jedno volební období. My jsme udělali chybu, že jsme dovolili cizincům kupovat půdu. V Polsku a Maďarsku to nemají. Vyřešíme odpadové hospodářství. Musíme chránit suroviny. Takže my chceme samozřejmě hlavně také řešit celkově státní správu.

Šestnáct tisíc.

A samozřejmě já to chci změnit, protože není důvod. 16 tisíc.

Máme nějaký zákon o státní službě. Ano, ten se nám úplně nepovedl. To je i samozřejmě moje chyba.